A proč vlastně?

Všichni o tom mluví, nikdo ho nikdy neviděl.

Asi je někde chyba.

Ale neřeší to ten problém.